Nyní budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Takto budeme postupovat u každého z těchto zákonů, jenom připomínám.